Co se týká posunu ve vyšetřování, posun tam určitý je, je to standardní otevřená živá věc pod dozorem státního zástupce, a byť si to mnozí myslí, tak ani ministr vnitra nemá šanci do těchto věcí nahlížet. To znamená, je to v šetření.

Na vládě byla analýza právních předpisů České republiky a já si myslím, že to není nic tajeného, to znamená s vaším souhlasem bych zaslal všem poslancům Parlamentu tuto analýzu, aby se na ni mohli podívat, a do poloviny letošního roku mám za úkol spolu s dalšími dotčenými resorty připravit návrhy změn legislativy.

Probíhající vyšetřování zatím nic takového nepřineslo. Moc bych poprosil vážené poslankyně a poslance, abychom vycházeli méně z informací z tisku v některých věcech.

Co se týče skladu v Květné.

Problém je jeden: firmy ty požadavky v průběhu času měnily. To znamená, na začátku tam byla téměř velmi malá potřeba převézt materiál, avizovala to jedna firma, podle mých posledních informací v současné době by areál v Květné chtěly využít firmy tři.

To znamená, předpokládám, že kolegové z obrany mají tento proces pevně v rukou. Pokud by se nepodařilo dohodnout standardní tržní nájemné, tak pak je tam i varianta, o které jsem hovořil. Nechme je orgánům činným v trestním řízení.

Bochemie vzhledem k tomu, že má kontrakty uzavřeny, a vzhledem k tomu, že se tam může jednat o dejme tomu určitou arbitráž vůči České republice, já bych byl velice obezřetný ve výrocích směrem k této firmě, protože jí nechci nahrávat v případném sporu s Českou republikou.

Takže to je dnes hlavní důvod toho, proč Policie České republiky a velitel zásahu nechce pustit plyn, který potřebuje Bochemie ke své výrobě.

Náklady podle našich odhadů by byly v řádech desítek milionů korun ročně provozně. Pouze a jenom.

Nemohu tu slíbit, že Ministerstvo vnitra převezme pod sebe další areál, pro nějž prostě a jednoduše nemá využití.

Tady padla otázka, jak dlouho tam bude. O tom rozhoduje vláda České republiky. My s panem kolegou Stropnickým máme předkládat poziční zprávu tuším jednou měsíčně o tom, jestli potřeba armády je, či není.

To je ten hlavní účel. Také bych se tu rád ohradil proti slovům jednoho z předřečníků prostřednictvím pana předsedajícího, bohužel nejsem schopen identifikovat jménem, že jsme se snad měli s kolegou Stropnickým dohadovat o tom, jestli ostraha je, nebo není nutná. Chci říci jednoznačně, že jsme s kolegou Stropnickým v této věci vždy měli shodný názor a jediný, s kým jsme se dohadovali byl náčelník Generálního štábu. Myslím si, že byť Armáda České republiky plní své povinnosti v rámci zahraničních misí, že primární je pomoc obyvatelům České republiky.

Děkuji panu ministrovi vnitra. Nyní mám dvě faktické poznámky. Nejprve paní poslankyně Jana Černochová.